Není tomu tak. Otevírám rozpravu a mám přihlášku paní poslankyně Gabriely Peckové.

Dobré poledne, dámy a pánové.

Tyto oběti nebo jejich zákonní zástupci často ovšem nevědí, že mohou o takové informace vůbec požádat. Můj pozměňovací návrh směřuje k tomu, aby všechna práva oběti byla naplněna, a to bez ohledu na to, jestli o ně oběť nebo její zástupce požádá. Takže já požádám vás o podporu tohoto pozměňovacího návrhu. Děkuji vám za pozornost. Nyní v rozpravě paní poslankyně Helena Válková.